Dalším dopadem je řešení při příjmu na centrální příjmový bod při kontrole pouze existence certifikátů, jako ověření původce, bez vazby na aplikační logiku.

V rámci konkurenčního boje vyšle zaměstnance s cílem, aby neplnil u konkurenta povinnosti, a tím ho poškodil. Pak velmi často předem vybranému člověku takový zaměstnanec nevydá účtenku a v tom okamžiku člověk volá finanční úřad na kontrolu a už je podnikatelský subjekt v problémech. Můžeme vést polemiku, jestli jednou za rok, jednou za měsíc. To ukáže až praxe. Nicméně servis to mít prostě bude. Tito lidé budou mít přístup k této části certifikátu. To znamená, bude možné účtenku, která bude následně označená jako neplatná, přičemž bude mít číslo účtenky, kterou přidělila finanční správa. Dalším dopadem bude samozřejmě nutnost pravidelně obnovovat certifikáty, což v každém případě způsobí komplikace dotčeným subjektům.

Není to opravdu nic triviálního.

Samozřejmě u velkých firem, tam problém nebude. Tam odborné aparáty existují ať už v ekonomické, personální, nebo IT oblasti. O těch také nemluvím. To je to, co panu ministru financí vyčítáme, co nechce slyšet že míří na ty malé ryby.

A velmi často v debatě slyšíme: My už dneska víme, kdo vlastně neodvádí daně.

Prosím, pokračujte.

Nechci mluvit déle než ministr financí, který mluvil zhruba hodinu. Takže já se potom přihlásím někdy mezi ostatními kolegy s dalším vystoupením.

Je mi jasné, že na tak odborné dotazy z IT oblasti nemůže pan ministr financí reagovat okamžitě. To je naprosto pochopitelné. To nevadí, že jsme ve třetím čtení. Jediné, co ten zákon říká, že nemohu předkládat pozměňovací návrhy. Vede se rozprava ve třetím čtení. Není to pravda. To je naprostá pravda. Ale ve třetím čtení se vede rozprava. Druhé čtení proběhlo poměrně rychle. A k tomu patří konkrétní dotazy, na které očekávám odpověď. Současně říkám, že rozumím, že na konkrétní technický dotaz nemůže ministr financí odpovědět okamžitě. Na druhé straně víme všichni, že dneska to není poslední den, kdy to projednáváme, a rád bych na ty dotazy dostal odpověď příště nebo přespříště, nebo kdy uznáte za vhodné, že je třeba se s těmi připomínkami a dotazy vypořádat.

Možná částečně.

Pan ministr vnitra vytváří nový státní podnik.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Dobré poledne. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, začnu tím, že dopoledne tady s faktickou poznámkou vystoupil můj kolega, místopředseda Sněmovny Petr Gazdík. Jeho vystoupení je interpretováno tak, že snad jsou nějaké rozpory mezi naším zatím stanoviskem ve věci dalšího pokračování argumentací proti tomuto zákonu.

Tak vás chci velice důrazně upozornit, i média, že tomu tak není. Že dále trváme na svém stanovisku. Využijeme všech ústavních možností, všech možností jednacího řádu, aby tento zločinný zákon nebyl schválen. Využijeme všech prostředků k tomu, abychom případně napadli, pokud přikročíte k tomu, co avizujete, tento zákon u správního a Ústavního soudu.

Za další bych vás organizačně poprosil, aby se náhodou Sněmovna nerozešla před 14. hodinou. Dnes jsme domluveni konsenzuálně, že skončíme ve 14 hodin.